Co to znamená, dámy a pánové?

A už směřuji k závěru a určité rekapitulaci, ale ještě než to udělám, dovolte mi krátký výtah z komentáře Zeleného kruhu, který rovněž přišel a který určitě má k dispozici Evropská komise a DG Envi a z kterého třeba pak čerpá při posuzování námi navrhovaných projektů. Podklady, vstupní informace a dokumenty procesu EIA na stavby silničního okruhu kolem Prahy jsou nejméně 15 let staré, a tudíž vesměs naprosto neaktuální. Došlo k dalším změnám. Od roku 2000 se změnily předpisy stavební, o ochraně životního prostředí, hygienické limity, několikrát se novelizoval zákon o ochraně ovzduší. V důsledku salámové metody při přípravě a posuzování staveb nebyly řádně posouzeny vlivy staveb souvisejících.

Žádáme u těchto staveb nové kompletní posouzení v procesu EIA, včetně posouzení variant těchto staveb.

Díky obrovské aktivitě se nám podařilo zachránit více než 100 mld. z evropských fondů, a ty byly opravdu akutně ohroženy. Česká republika se totiž díky špatnému čerpání evropských fondů z minulého období dostala do dvojích kleští, kdy jsme byli doslova několik hodin, a to už jsem říkal, před rozhodnutím o okamžitém zastavení čerpání evropských fondů. Kritizovaná novela zákona 39 tyto peníze zachránila a byla mnoho měsíců vyjednávána celou řadou odborníků včetně, troufám si říci, v řadě případů špičkových právníků a mj. byla i schválena Legislativní radou vlády. Podařilo se, ne že se nepodařilo, podařilo se dohodnout zásadní výjimku, ke které Evropská komise ze začátku byla zcela odmítavá, že tedy nebude plošně nutno provádět nové hodnocení EIA na další stovky projektů podle novějšího zákona číslo 100. O tom, že délka přípravy staveb v České republice je naprostý unikát, o tom už jsem hovořil. Já už jsem ten trošku bonmot jednou říkal, já ho musím znovu zopakovat. Jestli pan kolega Stanjura říká, že každý den bez novelizace směrnice EIA byl dobrý, tak bohužel, byť chápu tu logiku, s kterou to říká, tak je to ale bohužel stejnou logikou, jako když se někdo raduje z každého dne, kdy nebyl ještě dopaden. To je něco, co na nás tedy už dopadlo. Musím říct, že zcela neodůvodněná je rovněž obava, že nevyčerpáme evropské peníze včas. Ministerstvo dopravy má v rámci svého operačního programu připraveny mechanismy, aby pokud by ty peníze nebyly vyčerpány na silnice, tak byly vyčerpány jiným způsobem, a jsou tady i možnosti realokací. O možnosti realokací je případně možno rozhodnout, pokud jsem dobře informován, až do konce tohoto roku. Troufám si tedy říct, že neztratíme ani euro z nového programového období, kdežto z minulého programového období jsme měli kriticky ohrožených 100 mld. Pokud jsem tedy vyzýván k nějaké odpovědnosti, tak já říkám, nemám s ní žádný problém, pokud bych měl pocit, že jsme někde udělali zásadní chybu. Ale jsem přesvědčen, že Ministerstvo životního prostředí, a nejen to, v této záležitosti dělalo maximum možného v zájmu České republiky. To by bylo asi jednodušší vyjednávání.

Byla to záležitost krizového managementu, kdy jsme opravdu rozhodovali o tom, zda a jaké je riziko, a to riziko bylo obrovské, že okamžitě zastaví čerpání evropských prostředků, a my jsme ten další čas už neměli. My jsme si ten čas tímto koupili, zachránili jsme těch 100 mld., zachránili jsme projekty podle zákona číslo 100 a získali jsme čas na to, který jsme využili na jednání s Evropskou komisí, a je to prokazatelné, na jednání s Evropskou komisí o řešení projektů podle zákona 244, které byly vždycky problematické. A je to půlka toho problému, možná ta menší půlka.

My jsme tu novelu Evropské komise samozřejmě už několikrát navrhovali, ale zatím nás vždycky s jakoukoli novelou poslali rovně, s tím že říkali ne, pojďme se pobavit o jiných možnostech. My jsme dneska v situaci, kdy je prostě jasné, že jsme vyčerpali po těch jednáních na všech politických úrovních možnosti, které jsme měli. Budu velmi rád a vždycky bych byl rád, kdyby se někdo z kolegů do toho aktivně zapojil.

Mluvili jsme s desítkami lidí, ale bohužel nikdo neměl takovou pravomoc, aby toto zařídil.

Znovu. Trváme na tom a máme na to spoustu jasných argumentů, že jsme zachránili ty peníze, že ty peníze by nikdy nebyly vyčerpány bez tohoto zákona, bez tohoto klíčového zákona jako podmínky že by ani nemohlo být zahájeno čerpání nového programového období, a získali jsme další čas. A ostatní, vážení, je samozřejmě strašení v tom, co by se stalo kdyby. Ale já vím, co by se stalo. Protože to skutečně už můžeme dneska dokázat. Jsem pevně přesvědčen, že se dokážeme nakonec domluvit s Komisí na tom, aby ty projekty, těch 11 projektů, které jsou ale naprosto nejklíčovější, a bude o nich hovořit pan ministr Ťok, že dokážeme přesvědčit Komisi tak, že nakonec ty projekty schválí a také zafinancuje. To není o tom, že bychom teď měli někde v pokladně 100 nebo více miliard korun na financování těchto peněz z českého rozpočtu. My ty peníze chceme od Evropské unie, a my bychom taky měli splnit aspoň elementární požadavky, které Evropská unie po desetiletí na nás má. A já jsem pevně přesvědčen, že je splníme. Děkuji vám.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Pane ministře, jestli mi odpustíte prostřednictvím pana předsedajícího, že vzhledem k dlouhé a sofistikované vaší řeči se ji pokusím přeložit do češtiny během několika málo vět. Vy jste tady v podstatě řekl: Byl jsem konfrontován s tímto problémem v únoru 2015. Za 14 měsíců, které mezitím uplynuly, přestože ten problém na samém začátku byl zhruba středně velký a středně zásadní, jsem díky své neschopnosti a nekompetentnosti z toho dokázal udělat problém olbřímího rozsahu.